Kdo je proti návrhu?

Kdo je proti?

Dále pan předseda Tomio Okamura chce zařadit nový bod s názvem Strmý nárůst nelegálních migrantů do České republiky jako první bod dnes.

Tento návrh byl zamítnut. Dále pan předseda Radim Fiala chce zařadit nový bod Kvůli energetické krizi a nečinnosti vlády hrozí krachy firem.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut, nebudeme tedy hlasovat o jeho pevném zařazení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu?

Kdo je proti?

Ani tento bod nebyl zařazen na program, nebudeme hlasovat o pevném zařazení. Paní poslankyně Dostálová chce zařadit nový bod s názvem Řešení bytové krize.

Kdo je proti?

Tento bod nebyl schválen.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování s pořadovým číslem 16, přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 76, proti 58. Dále pan poslanec Radek Vondráček chce zařadit nový bod, a to Informace vlády k otázkám národní bezpečnosti. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem nebyl vysloven souhlas.

Kdo je proti?

Kdo je proti?

Dále paní poslankyně Dražilová chce zařadit nový bod Informace k postupu prací na zákoně o dlouhodobé péči. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu?

Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem nebyl vysloven souhlas. Dále pan poslanec Jiří Kobza chce zařadit nový bod Pomoc Pákistánu postiženému záplavami.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh?

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 22, přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 20, proti 27.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem nebyl vysloven souhlas.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh?

Kdo je proti tomuto návrhu?